Dobře, rozhodneme.

Takže bych chtěl navrhnout komisi pro Ústavu, abychom tam pořešili střet těchto dvou práv.

Volební výbor. Prosím. Děkuji za slovo.

Nikoho dalšího nevidím.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh je komise pro Ústavu Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další je volební výbor. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Výbor pro evropské záležitosti rozhodneme v hlasování číslo 16, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám.